Ten jeden příklad je myslím jednoduchý. Mnozí jistě známe rodiny, kde například dvě mámy vychovávají společně dítě nebo dvě, tři děti. Děje se to běžně v naší zemi, je to realita a v situaci, kdy jedna z nich například zemře, a to se také občas stane, je to smutné, ale takový život někdy je, pak ty děti nemají žádnou právní jistotu, pokud zemřela jejich biologická maminka. Dnes nemáme totiž možnost ani takzvaného přiosvojení pro toho druhého registrovaného partnera či partnerku.

Proč je tomu tak? Protože jsme ani to přiosvojení zatím neumožnili.

Někdy nastane i to, že někdo i po těch letech péče jen tak odkráčí, a to taky není fér. A zase jsme v situaci, kde určité skupině lidí jasně říkáme: Pokud jste uzavřeli formální svazek, sňatek, přijali jste jak práva, tak povinnosti. A pak je jiná skupina, kde vlastně ty povinnosti uložené nejsou. A druhý příběh, co vám chci říct, druhý příklad. Já mám malé děti, mnozí z vás určitě máte také malé děti, anebo třeba malá vnoučata. Proč o tom mluvím? Prostě netušíme, jak to budou v životě mít, ale předpokládám, že si každý přejeme, aby naši blízcí byli šťastní. Já si to rozhodně přeju, a přitom nevím, jak to bude. A to, co tady dneska budeme projednávat, je taky příležitost, abychom i v situaci, kdy i my osobně budeme třeba konfrontováni s nějakou takovouto věcí v blízkém okruhu a je velmi pravděpodobné, že se to někomu z nás zde v této Sněmovně stane abychom věděli, že jsme narovnali práva a povinnosti, že nedělíme lidi na dvě kategorie a že každý v naší zemi, který se rozhodne uzavřít formální sňatek, bude chtít před úřady, před autoritami do manželství vstoupit, tu možnost reálně i symbolicky mít bude. Já to tedy ještě jednou shrnu.

Může se stát, že nenastane žádná tíživá situace, že na ně nedopadne to, že nemají ty dva zákonné zástupce, ale ve spoustě případů bohužel jim druhý oficiální rodič chybí, ať už jde o situace nemoci, hospitalizace, anebo třeba, to je samozřejmě v menším počtu případů, díkybohu, ale úmrtí. A ještě na závěr. Nejde vůbec podle mého názoru o politiku, ale o to, abychom si řekli, že je to věc důstojnosti, lidské důstojnosti, nemít ty dvě kategorie, nevytvářet dvě kategorie, když to není potřeba. Není to potřeba ve 29 zemích světa.

A víte, co se stalo poté, co byl zákon o takzvaném manželství pro všechny schválen v těchto zemích? Vlastně nic velkého. A pak se stala ještě jedna věc, že se v zemích, které přijaly manželství pro všechny, snížila sebevražednost, zejména mladých lidí z LGBT komunity, lidí, kteří se necítí ještě tak jistí ve své roli v tomto světě a v období dospívání nebo rané dospělosti je prostě obrovsky důležité, když společnost vyšle ten signál: My vám nabízíme naprosto stejnou budoucnost jako každému jinému, nehledíme na to, jakou máte sexuální orientaci, hledíme na to, že jste stejní lidé jako my všichni ostatní, platíte stejné daně, a když máte totožné povinnosti, mějte také rovná práva. Já bych si velmi přála, aby se to stalo i u nás. Jsem velice ráda, že to dnes přišlo na projednávání, že tady mám řadu kolegů a kolegyň, kteří budou také vystupovat, předpokládám, že s velmi obdobnými argumenty.

Děkuju za to, že budete otevření a budete zvažovat i takovéto pohledy. Děkuji.

Děkuju za slovo, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Jenom krátká poznámka k atmosféře projednávání tady v Poslanecké sněmovně. Všichni cítíme, že názory v různých poslaneckých klubech jsou opravdu různé, a já bych moc žádal o to, abychom tohle neviděli optikou žádné politiky rozdělení na to, kde v našich poslaneckých lavicích sedíme. Je to nějaký přístup, který v sobě máme, byť já za poslanecký klub Starostů a nezávislých mohu říci, že my návrh na schválení manželství pro všechny jednoduše podporujeme.

Pokud jsme někdy v 19. století hovořili o rovném volebním právu, tak jsme se na to dívali jako na nějakou danost, kterou jsme téměř viděli jako nějaký vzdálený cíl, kterého snad ani není možné dosáhnout.

A takových historických paralel a příkladů by se dala najít celá řada.